My si myslíme, že 50 je lepší. Pokud by dohoda byla na 55, není to pro nás důvod pro ten zákon nehlasovat. Proto je to takhle variantně připraveno. A v každé té variantě 50 a 55 % je buď navržena ta úplně jasná formulace vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, a v druhé variantě ta bruselská, sami jste slyšeli, jak je jednoduchá a přehledná. Nic z toho, co jsme na schůzce avizovali, jsme nezměnili.

Děkuji panu poslanci. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Plíšek. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se také krátce vyjádřil v rámci sloučené rozpravy. Pan zpravodaj Votava tady připomněl, že uvedený návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a navazující tisky jsou rok a půl zaparkované v Poslanecké sněmovně. Rok a půl. A během tohoto roku a půl proběhlo pouze jedno jednání se zástupci poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně, byť vládní koalice ví, že k přijetí ústavního zákona potřebuje třípětinovou většinu poslanců.

Bylo by dobré, aby to tady bylo jasně řečeno, protože v tuto chvíli ústavní většina nějaké dohody k ústavnímu zákonu o pravidlech v rozpočtové odpovědnosti není a jsou tady již připraveny pozměňovací návrhy, které přesouvají část z ústavního zákona do prostého zákona. To znamená, že je tady nezájem jednat s opozicí a s opozičními poslaneckými kluby. Samozřejmě se nevyslyšela ani výzva ústavněprávního výboru. Já proto podávám procedurální návrh, aby Poslanecká sněmovna za prvé přerušila projednávání tisku 411, ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, a ve smyslu usnesení ústavněprávního výboru abychom současně pověřili předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, aby svolal setkání zástupců všech poslaneckých klubů k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dávám tento návrh jako procedurální návrh. Máme dvě podmínky.

Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Plíška, který navrhuje přerušení tohoto bodu do doby, než předseda Poslanecké sněmovny svolá schůzku zástupců jednotlivých frakcí Poslanecké sněmovny, na které se dohodnou, jak dál s tímto zákonem. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Je to hlasování číslo 96, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 49, proti 60, návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat. Nejprve s faktickou poznámkou pan zpravodaj, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš a pan poslanec Volný. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chci se důrazně ohradit proti tomu, a teď mluvím opravdu za sociální demokracii, nechám na kolezích z ANO a KDUČSL, aby se k tomu třeba také vyjádřili: My máme zájem, aby byl schválen ústavní zákon, nerezignovali jsme na nic, nerezignovali jsme na to, že to bude pouze v pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ale realita je taková, že zatím k žádné shodě nedošlo.

Jednat chceme a nevidím důvod, proč bychom přerušovali legislativní proces projednávání. Proto jsme také hlasovali proti tomu. Nyní faktické poznámky pana poslance Dolejše, pak pana poslance Volného. Faktickou poznámku. Takže po panu poslanci Volném. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Chápu, že koalice chce mít toto za sebou, ale je otázka účel toho všeho. Problém dluhových brzd a finančních ústav se diskutuje, řekněme, 15 let. Za tu dobu doznal určitého vývoje a přinesl určité zkušenosti. A ty zkušenosti jsou rozporné a dávají tak trochu za pravdu těm, kteří upozorňují, že dluhová brzda nemusí vždycky být přesně tím, co pomůže. Protože to, co může pomoci kromě, řekněme, fiskální odpovědnosti, je také umět najít určitý optimální mix mezi strukturálními a proticyklickými opatřeními a také zbytečně nehodit vidle do důležitých segmentů veřejných financí, jako jsou územně správní celky nebo veřejné zdravotní pojištění. Debaty opakovaně vznášíme a není na ně slyšet. Intenzivní debata ve volebním období po roce 2010 probíhala a narazila tvrdě nejenom na politické poměry, mocenské poměry, ale také na to, co se stalo s vládou Petra Nečase.

A to si myslím, že není účel. Když se podíváme na evropský kompakt, je vymáhán, a jak. Přinejmenším Portugalsko bojuje proti tomu, aby na ně byly uplatněny příslušné kroky. Itálie, tam to hrozí rovněž, a země, kde bezprostředně nehrozí uplatnění evropského kompaktu, tak si vymýšlí bezobsažný zákon, který pravděpodobně, jak to tak poslouchám, protože ten kompromis není kompromisem až tak příliš, skončí tím, že se schválí normální zákon a ten normální zákon se bude přehlasovávat, kdy se to bude hodit. A jak znám poměry, tak možná někdy se to zkusí i podle devadesátky. Takže tohle fakt trochu ztrácí smysl. Děkuji, pane poslanče, že jsem vás nemusel opět vypnout. Jste hodný. Pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, dávám trošičku za pravdu panu kolegovi Dolejšovi, nicméně jsme poslední v Evropě, kdo tento zákon nemá, a je to pro nás velká ostuda. Jsem rád, že v této Sněmovně my jako koalice máme kromě naprosto destruktivní opozice, což je TOP 09, i konstruktivní opozici, což je ODS, kterou tímto chci pochválit. Protože ano, oni dali svoje návrhy a dali na stůl opět něco, o čem se dá jednat. A já osobně, a věřím tomu, že i ANO bude rádo o tomto jednat.